4.5 Požadavky pro propuštění manažerů by měly být jasně definovány a zahrnovat i případy vážného pochybení. 4.6. Mechanismus náboru úředníků se provádí ve dvou fázích nejprve dochází k náboru státního úředníka a teprve poté se během vymezené doby skládá úřednická zkouška. Není jasné, proč tyto dva postupy nemohou být sloučeny do jedné procedury náboru, složené z písemné a ústní zkoušky za účelem řádného posouzení analytických a logických schopností uchazeče. Skutečnost, že písemný test není povinný, by za jistých okolností mohla znamenat porušení principu rovného zacházení. Vzhledem k tomu, že ani pro jednu část úřednické zkoušky nejsou známy podrobné informace, hodnocení nelze dokončit a uzavřít. 4.7 Volná místa mají být oznamována pouze na oficiální úřední desce dotyčného úřadu bez uvedení jakékoli lhůty pro podávání přihlášek. Pokud má být v souladu s principem transparentnosti, měl by zákon stanovit, že veřejně dostupný zdroj o volných místech a uvádějící lhůtu pro podání přihlášek by měl být stanoven spolu s konkrétními kritérii výběru. 4.8 Pokud jde o stávající zaměstnance, byli by přesunuti do režimu státní služby, pokud o to požádají a splní základní kritéria, nebudou muset podstupovat žádné další přezkušování jejich kvalifikace. Přinejmenším hodnocení jejich pracovní výkonnosti by mělo být v tomto procesu zohledňováno. 4.9 Měly by být stanoveny určité minimální podmínky pro zaměstnance nabírané na smlouvu na dobu určitou. Systemizace Podobně jako u odměňování a dalších oblastí nemůže být hodnocení provedeno, vzhledem k tomu, že podrobná úprava bude stanovena až v pozdějších prováděcích předpisech.

A už to nemůžeme vůbec posoudit, protože u toho spousta věcí chybí.

Pro Komisi nikdy nebyla rozhodující forma, ale obsah. Nejde tedy o to, že musíte mít zákon o státní službě, a tím méně o to, že ho musíte mít do určitého data. To, co Komisi zajímá, je fungující státní správa, která řádně spravuje prostředky čerpané z rozpočtu Evropské unie. Komisi je jedno, jak se k této fungující státní správě dopracujete. Klíčový je výsledek. Pokud by ve státní správě, a zejména v jejích částech přicházejících do kontaktu, nebo dokonce nesoucích odpovědnost za projekty financované z Evropské unie, panovaly nesrovnalosti a pochybnosti, budete mít problémy. Schválením paskvilu si u Evropské komise nijak nešplhnete, naopak si uškodíte.

My jsme k tomu připraveni. To je totiž také otázka stability. Pokud byste, a je to samozřejmě možné, i když si myslím, že v tomto případě ne, protože vám to prostě nedovolíme, ale pokud byste pouze koaliční většinou protlačili paskvil, se kterým zásadním způsobem nebudeme souhlasit, těžko můžete od opozice očekávat něco jiného, než že až do konce volebního období budeme říkat: jakmile na to budeme mít sílu, tak ten zákon změníme, což je samozřejmě nestabilita. Domníváme se, že pro fungující profesionální státní správu je stabilita, když se pravidla nemění po každých volbách, věcí mimořádně důležitou. Znovu opakuji, my jsme k tomu připraveni, jsme připraveni formulovat relativně únosné a nijak objemově nekonečné požadavky, ale máme některé požadavky, přes které, promiňte, nejede vlak, protože nám záleží na profesionalitě, efektivitě státní správy, nikoli na paskvilu. Vedle toho, že jsme přesvědčeni, že tento návrh nezajišťuje efektivní a profesionální výkon státní správy, obáváme se toho, že tak jak je to předloženo, je to ve svém důsledku ohrožení demokratického charakteru státu.

Domnívám se, že to je riziko, které nemůžeme podstoupit. Opakuji, nabízíme seriózní jednání, nabízíme seriózní jednání o podobě státní služby. Za předpokladu, že vládní koalice si nebude přát seriózní jednání a nebude si přát dohodu, dovolte, abychom vás upozornili, že nemáte šanci tento zákon schválit.